U stolku zpravodajů zůstali pan ministr financí Andrej Babiš a pan zpravodaj garančního rozpočtového výboru, pan poslanec Roman Kubíček. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, prosím, nemáte zájem. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající. To bude velmi jednoduché a stručné. Nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Rozpočtový výbor přijal usnesení a doporučil ke schválení. To znamená, že procedura bude návrh hlasování o zákonu jako celku. Nejsou pozměňovací návrhy. Přikročíme tedy k hlasováním o celém návrhu zákona.